A premiér Petr Fiala ho evidentně odvolat také nechce. A víme proč.

Takže já bych chtěl dát nějaký návrh, návod premiérovi Fialovi.

Vy tu zemi vedete ke krachu, k bankrotu.

Naopak musí dojít ke snížení cenových stropů pro české domácnosti a firmy. Dramaticky narostl i objem dotací vyplácených dalším soukromým podnikatelským subjektům a výdaje na obsluhu státního dluhu.

Problém je tedy zjevně na straně rozpočtových výdajů.

Jsou nutné rychlé a radikální kroky. Samozřejmě tím nejrozumnějším řešením, které by dramatickou rozpočtovou situaci mohlo zachránit, je okamžitý odchod škodlivé pětikoaliční vlády Petra Fialy.

Jo, ještě bych rád zdůraznil, že samozřejmě už jsem říkal, že hnutí SPD tento vládní materiál v předložené podobě zcela odmítá a předložíme k němu své vlastní pozměňovací návrhy, které zajišťují důstojné penze. Samozřejmě je potřeba také zdůraznit, že Fialova vláda hospodaří s nejhorším deficitem v historii České republiky kvůli její nekompetentnosti a vede republiku k bankrotu. To už jsem zdůraznil. Jak už bylo i veřejně několikrát řečeno, tak za pět měsíců v podstatě Fialova vláda vyčerpala 92 % plánovaného deficitu. Jedná se dokonce o nejhorší deficit státního rozpočtu v novodobé historii České republiky vůbec.

To je úplně myslím adekvátní slovo. To je úplně nevídaná situace. Vůbec nevědí, co říkají. Premiér neví, co říká.

Takže to je opravdu neuvěřitelné i z toho pohledu, že jsem dlouholetý člen vedení obrovské nadnárodní cestovní kanceláře, kde jsou manažeři z celého světa. Tak tohle to by byl...

Jakým způsobem...

Ale tady je problém, že rukojmími jsme my všichni.